Pan poslanec.

My v Poslanecké sněmovně, a vaše vláda, pokud podpoříte zrušení daně z nabytí nemovitosti, tak můžete aspoň pomoci těmto lidem uspořit ta 4 %.

Děkuji. Prosím o odpověď pana premiéra. Samozřejmě my si všichni pamatujeme na ODS.

Takže ten problém je, že vždycky když nejste ve vládě, něco povídáte, a potom, když tam jste, tak děláte úplně jiné věci.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Kupříkladu ve třetím cíli je vyjádřena podpora pravidelné migrace a mobility především mladých lidí a žen mezi Evropou a severní, východní a centrální Afrikou, i napříč těmito regiony. Jediným evropským účastníkem konference, který měl nesouhlasné stanovisko, bylo Maďarsko.

Proč jsme neměli nesouhlasné stanovisko stejně jako Maďarsko?

Nyní projednávané dokumenty této organizace se naopak snaží dále inspirovat migraci a vytvořit nové migrační cesty namísto soustředění se na to, jak migraci zcela zastavit. Zpochybňujete snad vyjádření maďarského ministra?

To jsou všechno lži.

A ten Metnar to podepsal! Nic nepodepsal. Kamery, Česká televize.

A tahle deklarace mluví o tom, co mají dělat africké státy.

Nebudeme.

Je to deklarace, nic nebylo podepsáno, je to deklarace, kdy naopak ty africké státy mají dělat všechno pro to, aby zastavily tu migraci. My chceme, aby nepřicházeli do Evropy, aby žili tam, kde se narodili, a my jim tam chceme pomáhat. A proto tam posíláme peníze. Žádná migrace se nekoná. Pokud já budu premiér, tak mi věřte, že nebudeme nikdy akceptovat to, co se jednou stalo, že nás přehlasovali. Nikdy!

Celá Evropa se mění.

Určitě ne.

Možná byste nám tady mohl říci, jaký byl technický postup toho souhlasu.

Je to deklarace.

To je samozřejmě politika.